Zahvaljujem. Poštovane kolege, priča se nastavlja, naravno od ranijih zasedanja. Znamo svi mi ovde u sali, ali oni koji nas gledaju zapravo ne znaju ili možda previde o čemu se tu radi, javio sam se povodom ovog amandmana, mogao sam i povodom mnogih drugih, ali samo da vam skrenem pažnju na obrazloženje sa kojim je ovaj amandman odbijen, kao i svi drugi amandmani, gotovo svi drugi amandmani koje predlažu kolege iz vladajuće stranke. On kaže: „Ovaj amandman se odbija iz razloga navedenih u obrazloženju za odbijanje amandmana poslanika Sandre Božić na član 2. Predloga zakona“ Kada pogledate obrazloženje, onda vidite ono što smo videli, čitali u ranijim zasedanjima kada su odbijani ovi, kažem, fiktivni ili fantomski amandmanima. Kolegama se to ne sviđa, ali oni jesu podneti, ne zato da bi bili usvojeni. Ovde se amandmani podnose zato da bi se trošilo vreme. U svakom slučaju kaže Vlada u odgovoru, ne moja Vlada, nego vaša Vlada, mada je ona zajednička, nažalost, odbija jer nije u vezi sa sadržinom člana 2. Predloga zakona. Dakle, amandman se odbija jer nije u vezi sa sadržinom člana na koji se podnosi. To važi i za desetine, tačnije stotine drugih amandmana, koji su po istoj formuli podneti i odbijeni. Dakle, potpuno je jasno, samo što je sada, ranijih puta je prosto 100, 200, 300 puta ponavljana formulacija – odbija se, jer nije u vezi sa predlogom ili sa sadržajem člana tog i toga ili tog i tog zakona, a sada je nađena jedna malo elegantnija formulacija. Dakle, prosto mogli smo skratiti ovu proceduru i ove dane i ove sate. Mi tri dana raspravljamo o amandmanima, u pojedinostima, a pri tome smo stigli do drugog člana na prvu tačku dnevnog reda. Do prosvetnih amandmana i amandmana na ovaj zakon o prosveti se neće verovatno ni stići. Ponovo se ponavlja taj mehanizam. Rekao bih da je nepotreban, sedite i dogovorite se, predstavnici vlasti i opozicije, na kolegijumu. Čuo sam da se više puta proziva opozicija što nema ovde predstavnika opozicije i što ih ima malo. Ja vam kažem da ih neće biti ni toliko. Primetili ste da je bilo dosta predstavnika, samo polako, neće biti ni toliko na ovakvim raspravama i nije dobro što to, kako bih rekao, faktički bojkotuju, umesto da objave da bojkotuju ovakvu raspravu i mislim da bi možda to podstaklo vladajuću većinu da onda, možda, sednu i nešto se dogovore. Kada je rasprava u načelu, onda kao što znate, bilo je predstavnika opozicije, bilo je rasprave, bilo je polemike, kvalitetnije ili manje kvalitetne, to je sada druga stvar, ali ovo da očekujete da neko sedi i da na neki način mazohistički sluša ove amandmane koji nisu amandmani koji su formulisani samo za to da bi se pričalo o uspesima vlasti, prosto to je mazohizam koji je nerealno očekivati od predstavnika opozicije, ja bih rekao i bilo kog narodnog poslanika koji drži do sebe. Prosto, ponavljam, ovo je rasprava koja je suvišna na ovakav način i služi samo trošenju vremena, odnosno da se zaguši, da se ne čuje glas opozicije, kao npr. jučerašnja debata o Vladi, završavam time, gde su, sabrao sam, ukupno 16 minuta govorili predstavnici opozicije, od 180 koliko je stajalo na raspolaganju. Znači, 16 od 180 minuta, pa to je manje od 10%

Hvala. Sve sam primetio kolega, ali neposredno pre nego što vam dam reč, vidim da ste ukazali na povredu Poslovnika i ja osećam potrebu da odgovorim kolegi Vukadinoviću, pa ću vam onda omogućiti povrede Poslovnika. Kolega Vukadinoviću, mislim da smo više puta vodili dijalog na temu koju pokrećete. Znate, legitimno pravo je, vi to jako dobro znate, i poslanika pozicije i poslanika opozicije da mogu podneti amandmane. To da li će neki amandman biti tema i biti deo rasprave u pojedinostima ne zavisi od nas, nego od nadležnog odbora kroz koji prolaze svi amandmani da bi nakon toga došli u plenum. Molim vas, nisam želeo da vas prekinem, jer bi onda rekli da sprečavam vaše demokratsko pravo da izrazite vaše mišljenje, da ubuduće ne definišete amandmane kolega ni pozicije, ni opozicije, jer, dozvolite, amandmane su podnosile i kolege iz SRS, koje ja veoma uvažavam, i žele da učestvuju u raspravi. Molim vas da ne upotrebljavate reč „fantomski amandmani“ i da ne sporite pravo poslanika da obrazlažu svoje amandmane. Videle su, naravno, ja sam u to potpuno ubeđen, sve kolege koje su do sada govorile na temu podnetih amandmana i potpuno sam ubeđen da su videli obrazloženje Vlade Republike Srbije, ali su želeli, i to je njihovo pravo, i to im omogućava Poslovnik, da kroz dodatnu raspravu, do dva minuta, još jednom pokušaju da ukažu Vladi Republike Srbije na važnost i značaj teme koju su želeli da pokrenu kroz svoj amandman. Da li će, gospodine Vukadinoviću, opozicija, i to je jedna netačna kvalifikacija, i moram zbog kolega koje su u sali, jer danas, tokom prepodneva mi je to sugerisano, evo, koleginice Radeta, to činim, dakle, nema bojkota opozicije, ja ovde vidim kolege iz opozicije koje su spremne za raspravu. O onima koji nisu spremni da govore o temama poput povećanja penzija u Srbiji, to samo dovoljno govori o njima, a ne o nama koji sedimo u sali. Što se tiče jučerašnje sednice, pošto ste pokrenuli i to pitanje, a i to nije tema amandmana po kojem ste se javili, a opet sam vam dozvolio da govorite, što znači da niste u pravu kada kažete da neko želi da spreči demokratsko sučeljavanje mišljenja i da neko želi da spreči demokratsku raspravu u ovom parlamentu. Dozvolite, Vlada je pokazala juče odgovoran i ozbiljan odnos, spremnost da odgovara na pitanja poslanika. U skladu sa Poslovnikom o radu Narodne skupštine Republike Srbije. Taj Poslovnik nije definisala i nije izglasala ova vladajuća koalicija, niti vladajuća koalicija pre ove. Mi smo uvek spremni da razgovaramo na temu izmena i dopuna Poslovnika o radu Narodne skupštine. Šta je ono što meni, kao predsedavajućem, smeta? Prazne su nam klupe, gospodine Vukadinoviću. Da li je bojkot ili ne, to mene lično ne interesuje, ali smatram da svako ima odgovornost, pre svega, prema građanima od kojih je dobio mandat. Dakle, svakako možemo pričati o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Narodne skupštine, ako govorimo o jučerašnjoj sednici koja je trajala u vremenskom periodu od 16.00 do 19.00 časova, ali isto tako vas molim, pogledajte koliko poslanika opozicije je juče bilo u prilici da postavi pitanje, a koliko poslanika pozicije. Zahvaljujem, kolega Vukadinoviću. Sada imamo, naravno, veliki broj prijavljenih poslanika, što je razumljivo. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, nemoj da vas čudi nastup kolege Vukadinovića. Kad je neko spreman, politike radi, da promeni nacionalnost, on je onda spreman i da se služi neistinama. Dakle, evo da se ispravim, gospođa Radeta me ispravila – kad je neko spreman da zbog poslaničkog mandata promeni nacionalnost, taj je spreman pomalo ovde i da govori neistinu. Ja želim da mi predsedavajući objasni da li su moja prava kao poslanika veća od poslanika Vukadinovića? I u podnošenju amandmana, i u nastupima, svi mi imamo ista prava, barem mi čija poslanička grupa broji pet poslanika. Dakle, moja i njegova grupa broji pet poslanika. Mi za raspravu u pojedinostima imamo šest minuta plus 15 minuta za ovlašćenog, što je 21 minut. Mi imamo 4,2 minuta po poslaniku da nastupamo u pojedinostima. Poslaničke grupe koje su veće, recimo, Srpska napredna stranka, ima 120 minuta plus 15, ukupno 135 minuta. Oni imaju 1,35 minuta po poslaniku. Gospodin Vukadinović i ja imamo 4,2 minuta. Ako je neko oštećen u raspravi u pojedinostima, to su poslanici najbrojnijih poslaničkih grupa, to je Srpska napredna stranka, Srpska radikalna stranka, a mi koji brojimo pet poslanika smo najmanje u tome oštećeni. To što opozicija ne ume to da iskoristi, to što ne mogu da budu produktivni, to što nisu kreativni, to što su spolja kreirani, to nije naš problem, već njihov. Hvala.

Slažem se sa vama u onom delu u kontekstu toga da kada govorimo o sednicama na kojima predstavnicima poslaničkih grupa postavljaju pitanja Vladi Republike Srbije, shvatio sam da ste o tome govorili, najviše su oštećene upravo one poslaničke grupe koje imaju najveći broj poslanika. Postoji tu još jedan problem. Imate poslaničke grupe koje su se konstituisale na početku ovog saziva, a onda od tih poslaničkih grupa nastanu tri ili četiri manje poslaničke grupe, pa onda one nekako uvek imaju prednost naspram ostalih poslaničkih grupa u postavljanju pitanja. Moram još jednom da vas pitam - da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne) Zahvaljujem. Povreda Poslovnika, narodni poslanik… Da li su kolega Bačić i kolega Marinković želeli da ukažu na povredu Poslovnika, pošto su obojica u sistemu?

Hvala, gospodine predsedavajući. Đorđe Vukadinović je došao da nama kaže o čemu mi, kako je on kazao – mi, raspravljamo ovde tri dana. Pa, on ne raspravlja, nego mi ovde raspravljamo tri dana, bez njegovog učešća. On je ušao u ovu salu pre minut i po. Pri tom, da sebi čovek za pravo da opet tu nešto komentariše druge narodne poslanike. A na temu ovog koliko ko prisustvuje, voli da fotografiše, koliko sam ja video pre neki dan. Mnogo ga je inspirisalo to da fotografiše klupe poslanika Srpske napredne stranke. Evo, ja ga pozivam sada – nek napravi selfi. Nek napravi selfi, nek se slika sam samcit tamo u onim klupama, pa neka pokaže koliko je drugih pripadnika te tajkunsko-ljotićevske koalicije oko njega i koliko njih aktivno učestvuje, zajedno sa njim, u 6napadima na Srpsku naprednu stranku i kako je ono rekao – našim fantomskim amandmanima. Znate šta je jedino fantomsko što se dogodilo u ovoj zemlji prethodnih nekoliko dana? Napad ljudi, ljudi muškaraca sa fantomkama na suprugu Mladena Čolića, jednog poverenika Srpske napredne stranke u Šapcu. Dva muškarca sa fantomkama su njegovu suprugu uhvatili, držali za ruke, prekrili joj usta i pretili joj da se neće dobro provesti ni ona ni njena porodica ako njen suprug nastavi da se bavi politikom. A jel znate zašto su to uradili? Zato što se vode svetlim primerom ovog vašeg lidera, ovog vašeg Željka Veselinovića, velikog heroja, čoveka koji je poznati ljubitelj demokratije i zaštitnik prava, koji je pozvao na silovanje Ane Brnabić, predsednice Vlade, čoveka koji vam je lider i predvodnik, koji vam je dika, koji vam je slika i prilika i od kog se jednom jedinom rečju ogradili niste, a i dan-danas on vam je predsednik ili predsedavajući vaše tajkunsko-ljotićevske koalicije. Kad uđete ovako, nakon kompletnog dana koji ste proveli na nekom za vas lepšem mestu, sad ću da završim, iskoristite priliku i to vreme koje imate, čuli ste koliko ga imate, da se od ovoga ogradite, ako nemate pametnija posla… a pri tom i od Ješića, kome očigledno nije dovoljno ovo, nego danas mora i on da nam preti da će nas razvlačiti po ulicama. Hajde, recite nešto o ovome ako imate, bilo šta, a ako nemate ništa pametnije, slikajte te selfi.

Bez obzira što se ne slažem sa onim što je rekao uvaženi prethodnik, poštujem i pohvaljujem barem taj gest da se replicira, a ne da se zloupotrebljava Poslovnik, tako da to sa zadovoljstvom konstatujem, kao što je njegov prethodnik, odnosno prethodni govornik, po običaju, po stoti put, po hiljaditi put, ovde zloupotrebio Poslovnik. I vi ste ga zloupotrebili, gospodine predsedavajući, jer ga čak niste pitali ni po kom osnovu reklamira Poslovnik. Toliko je već navika da uvaženi kolega maše tim Poslovnikom i priča povodom toga sve što hoće, vređa, izmišlja, kleveće političke protivnike, i da mora da dobije reč po Poslovniku, da ga vi prosto niste ni pitali po kom osnovu i po kom članu reklamira. S druge strane, samo da kratko odgovorim, pošto ćemo verovatno nastaviti ovu, nadam se korisnu ili bar relativno korisnu polemiku. Ograđujem se, naravno, gospodine Orliću, evo da vam pomenem ime, da ne bude da izbegavam. Doduše, nemam šta da se ograđujem jer ja nisam član tog saveza i taj gospodin Veselinović mi nije nikakav lider, ali svejedno, mislim da je to tvit koji je za osudu i nemam nikakav problem da se od toga ogradim, iako mislim da je teško sada pokušati taj slučaj naduvati i napraviti od njega najveći problem u državi, od jednog neodmerenog tvita, kakvih je bila gomila i od strane predstavnika vlasti u prethodnom periodu. Dakle, nemam nikakav problem da to osudim. Što se tiče druge stvari, ovo drugo, ne znam šta je bilo to u Šapcu, to nisam ispratio, a što se tiče tvita, kažem, nemam nikakav problem. Nije moja koalicija, nije mi lider. Što se tiče prisustva u sali, ja sam rekao – neće biti prisutnih u sali. Dakle, ja sam sedeo prethodnih dana vrlo usrdno, vrlo uredno, svakako više od malo koga, malo koga sa ove strane, pa i sa ove vaše strane.

Kolega Vukadinoviću, ja veoma precizno i jasno govorim. Mislim da niste čuli, kolega Marijan Rističević, možda nije bio upaljen mikrofon u trenutku kada ste pomenuli član 107, ali ja na početku, uglavnom, moja obaveza je da pitam na koji član se poziva, i nakon završenog izlaganja moje pitanje je da li Narodna skupština želi da se izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika. Dakle, veoma precizno i jasno govorim, kao što sam i vas pitao da li želite osnov javljanja repliku, jer imate osnova, ili želite da govorite po amandmanu. Dakle, sada imamo dosta prijavljenih u sistemu. U redu, idemo redom. Povreda Poslovnika, narodni poslanik Igor Bečić. Izvolite. Ja sam odustao na prethodnoj diskusiji da se javim po Poslovniku, ali sada ipak moram da reagujem, jer kada lažni Vlah govori o fantomima, vi ste reagovali to je u redu, ali onemogućiti poslanicima poslovničku mogućnost da govore o temama koje su aktuelne, i mogu da traže samo oni koji nemaju ideologiju i brigu o građanima Srbije.

Gospodine Bečiću, vi ste mnogo puta do sada bili u situaciji da vodite i da predsedavate sednici Narodne skupštine Republike Srbije i jako dobro znate da je veoma teško predvideti o čemu će govoriti narodni poslanici, tako da ja lično ne mogu kao predsedavajući da predvidim o čemu će kolega Vukadinović govoriti, a moja obaveza je da mu omogućim da se javi i da osnov tog javljanja, jer je postojao osnov, da bude replika, a nakon toga reagovao sam u skladu sa Poslovnikom o radu Narodne skupštine Republike Srbije, što je moja obaveza kao predsedavajućeg. Vas moram da pitam da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Igor Bečić: Ne tražim da se Skupština izjasni.) Zahvaljujem, kolega Bečiću. Nastavljamo dalje po redosledu prijavljenih. Video sam vas, kolega Vukadinoviću, ali previše je prijavljenih i svi ukazuju na povredu Poslovnika. Povreda Poslovnika, narodna poslanica Jelena Žarić Kovačević. Izvolite.

Javila sam se za povredu Poslovnika posle izlaganja kolege Vukadinovića. Ukazaću na član 107, govornik na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Smatram da je dostojanstvo Narodne skupštine povređeno rečima kolege Vukadinovića, pre svega iz razloga što se on, da tako kažem, nije ni drznuo da dođe na načelnu raspravu o ovim predlozima zakona, a takođe nije bio ovde sada ni u raspravi o pojedinostima o ovim predlozima zakona i mi od takvog poslanika slušamo kakve su zloupotrebe Poslovnika koje čine poslanici SNS.

Takođe, jako su mi simpatične njegove rečenice – ako bismo mogli da skratimo da se ne sedi toliko ili neka se dogovore vlast i opozicija. Očigledno da kolega više i ne zna gde pripada, ali to mu ne da pravo da narušava dostojanstvo Narodne skupštine. Izvolite.

Jeste mi dali reč? Jesam, ali sam mislio da je osnov vašeg javljanja povreda Poslovnika, pošto je dosta kolega u sistemu. Najpre kolege iz vaše poslaničke grupe, ukazale su na povredu Poslovnika, a onda može replika, naravno. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Član 108. Jako visoko cenim što ste pokušali da skrenete pažnju na ono što je govorio govornik Đorđe Vukadinović, poslanik.

Onda čuli smo – gušenje opozicije. Ja moram da postavim pitanje – a koje opozicije? Ko guši tačno i koju opoziciju? Gde je ta opozicija, gospodine Vukadinoviću, gde je? Levo od vas, desno od vas, gde su oni? Gde su danas? Gde su juče? Gde su prekjuče? Šta je to pametnije što oni imaju da rade od prisustva na sednici Narodne skupštine na kojoj se donose važni zakoni? Gde su danas? Koju mi to opoziciju gušimo i na koji način? Kaže – fantomski amandmani. Ja isto onda mogu da kažem da su to fantomski poslanici, koji nikad nisu prisutni kada treba da se raspravlja o predlozima zakona. Mazohizam, zato što smo se drznuli da napišemo amandmane čija je suština podrška dobrom predlogu zakona. Ovo je dobar predlog zakona. Naši amandmani su u službi podrške dobrom predlogu zakona, koji će proizvesti dobre i pozitivne efekte za građane Srbije i zato je mazohizam, a nije mazohizam kada on i njegove kolege stotine i stotine amandmana napišu sa tekstom samo jednim – briše se, jedna prosta rečenica – briše se. To onda nije mazohizam. Mislim da ste trebali da reagujete i minimum opomenu da mu date. Zahvaljujem. Zahvaljujem, kolega Markoviću. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? Zahvaljujem. Povreda Poslovnika, narodni poslanik Srbislav Filipović. Izvolite. Reklamiram povredu Poslovnika, član 109, gde kaže – uvredljivi izraz je ako upotrebljava govornik, ili ono što prekoputa nas naziva sebe govornikom uopšte. Ono što prethodnih dana karakteriše celu ovu raspravu, pa i danas kada se povremeno uključe negde oko jedan, dva popodne, kada se probude onako krmeljivi pa dođu u Skupštinu da popiju neku kafu, sok ili da ručaju, e, onda dođu da nas nazivaju mazohistima, da nas nazivaju da smo besmisleni, da su amandmani besmisleni, da sve što radimo je glupo. Pa, naravno da je povećanje penzija za njih glupo, jer nema povećanja za njihove tajkune, mafiju i ostale. Vi treba na to da skrenete pažnju i da izreknete opomenu kad god se upotrebi desetine ružnih reči i koliko god onaj tamo pravio nekakve grimase, i on ih je koristio isto, pa dobio opomenu, tako isto budite jednaki u davanju opomena, pa opomenite ono što je malopre govoreno. Ali, sve to što oni govore zapravo služi da se prikrije njihovo pisanije po Tviteru, njihove pretnje silovanjem, ne znam ni ja, vešanjem, ubijanjima, šutiranjima, šamaranjima, i ostalo. Pored toga što to građani Srbije kažnjavaju na izborima, to mi imamo dužnost, a vi kao predsedavajući da to kaznite u Skupštini Srbije na adekvatan način. Ja neću dopustiti da savez za silovanje siluje u direktnom prenosu celu Srbiju, to neće poslanici SNS dozvolite. Ako treba svi ćemo da se javljamo po povredi Poslovnika, ali neće niko našim ćerkama, majkama, očevima, funkcionerima SNS, Vlade Srbije, bilo kojoj ženi u Srbiji pretiti silovanjem, to ne može. NJemu je smešno. Smešno je zato što to podržavaju.

Kao što ste primetili, neretko izričem takvu meru sankcionisanja, kada je reč o poslanicima i pozicije i opozicije. Moj cilj, pre svega kada je reč o ovoj sednici, jeste da sednicu vratimo u jedan normalni tok, pre svega zbog važnosti i značaja teme o kojoj danas govorimo. Žao mi je ako to neke kolege i koleginice nisu shvatile, ali to govori o njima, a ne o meni kao predsedavajućem. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika, kolega Filipoviću? Zahvaljujem. Pravo na repliku, kolega narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. Kaže Đorđe Vukadinović da ne zna za ove primere koje mi pominjemo. Evo, sad ste čuli, sad znate šta se dogodilo porodici Mladena Čolića. Jeste li se odredili prema tome? Nešto nisam čuo. Sada znate šta je pisao Ješić i kako nam je lepo pretio, kado će da nas razvlači po ulicama. Jeste li se odredili oko toga? Niste ni oko toga. Znate jako dobro, znate već danima šta je uradio Željko Veselinović. Sada kažete – mogao bih ja da se odredim, ali ja tamo ne pripadam, nije mi on lider. A gde pripadate, gospodine Vukadinoviću? U kojoj poslaničkoj grupi sedite? Jeste li vi u poslaničkoj grupi sa Ristićem, koji je jedan od osnivača ovog tajkunsko-ljotićevskog udruženja? Jeste. Jel predsednik te poslaničke grupe potpredsednica stranke Vuka Jeremića, Sanda Rašković Ivić, takođe osnivača tajkunsko-ljotićevske koalicije? Jel takođe u toj istoj poslaničkoj grupi predsednica kolektiva žena Jeremićeve stranke Dijana Vukomanović? Jeste, da vas podsetim, ista ona koja je, kada je Skupština grada Beograda raspravljala o tome da osudi Željka Veselinovića, koji je, na zlo i na naopako, odbornik u Skupštini grada Beograda, prokomentarisala na reči jednog od naših kolega da je neprihvatljivo šta je ovaj čovek pomislio, a kamoli napisao, rekao, saopštio, o Ani Brnabić, jednoj dami, znate kako je to prokomentarisala vaša koleginica koja se brine o pravima žena? Nije ona nikakva dama“, eto, tako, tim rečima. I pravdanje i razvodnjavanje i relativizacija, pa nije ništa drugo, gospodine Vukadinoviću, do saglasnost sa ovim i ovakvim stavovima. Zbog toga što znamo gde politički pripadate i zbog toga što ovakve stvari relativizujete, a sve ostalo ignorišete i pravite se da se nikada nije dogodilo. Ovo je i vaše lice, ovo je vaša slika i prilika i ovo su i vaše vrednosti koliko god vi to ne želeli da prihvatite ili da priznate sebi, a onaj selfi udarite i dalje vam stoji otvoren poziv, neophodno je. Izvolite. Da, pohvaljujem poslednjeg govornika zato što je pokušao barem da replicira, a ono kukavičko sakrivanje iza zloupotrebe Poslovnika neka je njima na čast, dakle, kolegama, prva stvar. Druga stvar, nema potrebe da se ograđujem od izjave nekoga ko nije moj lider, ali svakako osuđujem kad je reč o tom tvitu, koji ste vi fakat i malo naduvali i zloupotrebili, ali on jeste za svaku osudu. Isto tako nisam vas primetio da se tako glasni i da ste se uopšte čuli, u osudi ponašanja, divljanja političkog, jedne osoba, jedne individue, da ne kažem jedne, šta je rečeno, entiteta i jedne spodobe koja tu ispred Skupštine danima, nedeljama galami, proziva i pljuje poslanike opozicije i ometa nastupe javne i zakazane proteste predstavnika opozicije koji nije tvitovao, nego je osuđen, pravosnažno osuđen, uzgred budi rečeno za silovanje, i koji deluje i nastupa kao vaš jurišnik gospodine Orliću, uzgred budi rečeno ali naravno, budala ima svuda i ne možemo se time baviti. Što se tiče, ne pratim gospodina Ješića na Tviteru i ne znam šta dotični tvituje, niti je moja obaveza da reagujem na sve što se tamo pojavi. Ono što je mnogo važnije od ovoga, dakle, gde je opozicija, rekao sam vam, možda to gledaoci ne mogu da razlikuju, jedno je rasprava u načelu, tu opozicija sedi, učestvuje, koliko može po Poslovniku, a drugo je rasprava u pojedinostima, to je ovo podnošenje amandman koje i dalje nazivam, smatram da su fantomski. Zašto su fantomski? Zbog toga što se podnose, ne da bi bili usvojeni, već zato da bi trošili vreme opoziciji. Zbog toga su fantomski. Što se tiče ko je, šta lažno, mislim da je zaista teško biti povređen i uvređen, mada se trude neke kolege preko puta od strane osoba koji su menjali stranačke dresove toliko puta, koji su prodavali veru za večeru, ja naravno nisam lažni Vlah, ali oni jesu lažni Srbi, uključujući i njihovog lidera. Kolega Vukadinoviću, to o čemu ste govorili, način na koji ste kvalifikovali određenu temu, koja je pokrenuta i o kojoj se govori više dana u Narodnoj skupštini, govori o vama, i to neću komentarisati kao predsedavajući, komentarisaću kada budem u poslaničkim klupama. Ali, vas još jednom molim, nemojte vređati dostojanstvo ni jednog narodnog poslanika time što ćete reći da je amandman fantomski. Nisam vas prekinuo. Maločas smo govorili o procedurama, načinu na koji neki amandman postaje sastavni deo rasprave u pojedinostima. Ako ste smatrali to, onda ste o tome trebali da govorite na sednicama odbora, ali ne znam da li ste to učinili. Na ovakav način vređate dostojanstvo svakog narodnog poslanika i pozicije i opozicije, a vređate dostojanstvo i nadležnih odbora koji su doneli takvu odluku. Izvolite. Pa, da, ovo što radite, baš ovo, sad što radite, to je pravdanje. Baš to, sada što radite, to je relativizacija. Pričate meni da ja imam nekog svog jurišnika koji ovde spopada po parkingu. Kakve su to besmislice, kakve to veze ima sa ovim o čemu mi pričamo? Odakle meni čovek koji prepada ljude po parkingu? Dajte, uzmite šećera i vode. O ovome treba da se odredite, o ovome i o tome gde pripadate, pa gde pripadate Vukadinoviću? Da li vam je predsednica poslaničke grupe Sanda Rašković Ivić? Jeste. Šta je ona rekla o ovome? Šta je rekla njena koleginica koja je na ovo prokomentarisala samo – nije Ana Brnabić dama, pa može da joj se ovako kaže. Nije Ana Brnabić dama, pa može ovako da joj se saopšti, da joj se ovako lepe stvari poželi. Šta ste onda vi? Ko, ste i gde ste vi? Što se tiče ovih pitanja, a gde ko vrednosno pripada? Da vam kažem jednu stvar, vi nećete da osudite kada napadnu ženu fizički, vi nećete da osudite kada ženi prete zbog toga što joj se muž bavi politikom, vi nećete od ovih stvari da se ogradite, a da li znate zašto nećete? Zato što su stvari na koje ti ljudi koji sede oko vas aplaudiraju. Sledeće, slušajte sada i izvlačite zaključke kojih se oni ne stide da ih saopšte. Vučića na izborima da pobedimo ne možemo, preko 60% funkcionalno nepsimenih građana je tu i oni će do kraja ostati njegovi vernici. Milošević nije izgubio na izborima već revolucijom. Ja sam zagovornik pobune naroda, dođi će taj trenutak. Kaže Gajić, visoki funkcioner stranke Vuka Jeremića. Kaže Gajić vrli kolega Sande Rašković Ivić, Dijane Vukomanović i ostalih sa kojima ste vi u istim redovima. Na ove stvari, šta mislite da rade oni? Aplaudiraju. Aplaudiraju kao što vi sada verbalno aplaudirate pozivu na silovanje time što pokušavate da ga kako znate i umete odbranite, odnosno zaštite da li ignorišete ali svakako revitalizujete da ne ispadne strašan. Ovo ne da je strašno, ovo je toliko odvratno, ljudski odvratno, da vi to ne možete da uradite, a dok se time bavite mogu samo da vam čestitam, Željko Veselinoviću. Kolega Filipoviću, želite povredu Poslovnika? (Da.) Izvolite. Predsedavajući, kada jednom ne izreknete opomenu onda to krene tako u nedogled, ide i nastave da nas vređaju. Opet tražim od vas, evo, povređen je član 107, 108. i 109. ceo Poslovnik je povređen u principu kada se ono što je preko puta nas se obrati prema poslanicima SNS, jer iz toga izvire ne namera da se nešto popravi u ovoj raspravi već samo namera da se mrzi još više i više i da se bude mržnja među građanima Srbija, prema SNS što je nemoguće. Građani Srbije vide šta je urađeno, vide da plate i penzije idu na gore, vide da se prave putevi, vide mostove. To nisu fantomski putevi, fantomski mostovi kao što ste vi radili, okrečite jedan zid pa ga otvorite. Ali, vi niste bili u stanju ni to da uradite, a nama spočitavate ko je menjao dresove. Znate šta, ja sam se rodio kao Srbin, kao Srbin ću i da umrem, ali vi ste se rodili kao nešto, ušli ste u parlament kao nešto, pa ćete izaći kao nešto. A to nešto je da vi izaberete šta ste, kako vam je lakše da uđete u parlament, jer za vas neće ni rođena familija da glasa, a za SNS je na izborima i njenu listu glasalo preko dva miliona ljudi. Ko za vas glasa? Ko su ti ljudi u čije ime vi govorite? Koga vi predstavljate u Skupštini Srbije.

Ostavite na miru više građane Srbije oni će vam dati, daće vam i za ovo ocenu i na izborima i daju vam svaki dan. Na smetlište istorije i vi i Đilas, Jeremić, Pajtić i ostali banditi.

Dakle, nema dvostrukih aršina, i ja nemam nameru da sprečim, ponavljam sučeljavanje, demokratsko sučeljavanje mišljenja ovde u parlamentu. Ono što je dozvoljeno gospodinu Vukadinoviću dozvoljeno je i vama kroz ukazivanje na povredu Poslovnika. Inače u jednom se u potpunosti slažem sa vama, a to je da smo se previše udaljili od teme, a tema ima veliku važnost i značaj za građane Srbije. Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 103. u vezi sa članom 104. i članom 107. Ja ću po amandmanu sve ovo isto uraditi da me ne bi kolega Vukadinović prozivao za kukavički nastup. Ja kukavica nisam i nudim mu duele ako hoće u N1 televiziji itd, gde on ode i četiri puta me prozove, naravno, bez mog prisustva. Kolega Vukadinović je rekao da sam ga ja uvredio. Ja sam izneo dve stvari. Jedna je bila da je bio drugi na listi vlaške nacionalne manjine. On treba jasno da odgovori – da ili ne. Ako je bio, a bio je, onda tu nikakve uvrede nije bilo.

U raspravu u načelu to je nešto više. Dakle, ja sam izneo to i ne znam šta je bila uvreda i šta je bila neistina i šta je tu bilo kukavički. Ovo isto, a ne mogu po amandmanu da ponovim, imam želju da ponovim i da mu dam priliku da vodi replike sa mnom i mislim da će tu proći veoma loše. Očekujem da posle ovoga jedino što njemu ostaje je da baci neku vlašku magiju, da ubaci krestu od petla, da ubaci dva krila od slepog miša i da pokuša tako da eliminiše mene i moje kolege. Nije se ogradio ni od nosioca svoje izborne liste, koji je pozvao, teškim krivičnim delom, vojsku i policiju da izvrši puč i da preuzme vlast. Nikad se ni od čega nije ogradio, a ja se ograđujem od svake izjave takve vrste, bilo da dolazi sa naše ili sa njihove strane. Ne tražim da se o ovome glasa, ali ja nisam kukavica i na raspolaganju sam mu kad god hoće, ali nemoj da dolazi u jedan sat onako krmeljiv i pospan, jer u tom trenutku možda neću biti prisutan. Shvatio sam da ne želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika, a verujte da ja kao predsedavajući nemam nameru da zakazujem nekakve TV duele, niti želim da učestvujem uopšte u tome. Ovakvu vrstu rasprave više neću dozvoliti, jer smatram da smo se… Ne kažem, ova tema je verovatno od velikog značaja i za kolegu Vukadinovića i za kolegu Rističevića, ali smatram da građani od nas očekuju da nastavimo da govorimo o amandmanima na Predlog izmena i dopuna Zakona o PIO.

Verujem da im nije bila namera i sada želim da verujem da ni jedan ni drugi nisu imali nameru da uvrede bilo koga, da su neke stvari izgovorene u afektu. Imam razumevanje za takav vid političke borbe. Kolega Marinković već jako dugo čeka da bi govorio o amandmanu koji je podneo narodni poslanik Mihailo Jokić. Dame i gospodo narodni poslanici, moram da se osvrnem i na prethodnu raspravu i da kažem da je kolega iz opozicije, dakle, prethodni govornik u fokusu ovde rasprave već nekih sat vremena. Mi smo jednu debatu imali na ovoj televiziji koja podržava bivšu američku administraciju. Vodili smo jednu veoma kulturnu debatu. Dakle, to je bilo pre nekih devet meseci. Međutim, ono što je suština, da ja nisam čuo od kolege ni jednu jedinu reč o ovoj temi današnjeg dnevnog reda, a to je povećanje penzija. To je jedna ozbiljna rasprava o tome kako da učinimo boljim život penzionera, ddakle, najstarijih građana Republike Srbije, kojih ima negde oko 1.700.000. Znači, devet meseci je njegova politika da li neko ima pravo ili nema pravo da predlaže amandmane u Narodnoj skupštini. Pa, šta će drugo da radi, nego da radi u odborima, da predlaže amandmane i da svojim diskusijama doprinese da predlozi zakona budu što bolji, da budu primenjivi u praksi, da budu u korist svih građana Republike Srbije? Prethodni govornik je istraživač javnog mnjenja i vrlo dobro poznaje političku situaciju i konstelaciju političkih, ekonomskih i svih drugih odnosa u našoj zemlji. Zna da nas podržava više od 60% građana Republike Srbije i znam da je vrlo teško da raspravljamo o tome u situaciji kada je Srbija druga u Evropi po privrednom rastu sa 4,9% u prvih šest meseci odmah iza Poljske koja ima 5,1% Teško je raspravljati o tome kada povećavamo penzije, kada se pripremamo da, u skladu sa ekonomskom moći i ekonomskim uspesima, povećavamo plate u javnom sektoru, kada imamo sve više i više investicija znam da je teško argumentovano raspravljati i davati neke konstruktivne predloge, ali ipak pozivam moje kolege da zarad interesa građana, zarad njihovog boljeg života razgovaramo možda o tome da li dinamika gradnje Beograda na vodi treba da bude brža ili ne, da li smo dovoljno napravili autoputeva u 2017. godini, a bilo ih je 110 kilometara. Slažem se, možda je moglo da se napravi i 120 i 130 kilometara autoputeva, ali govorimo o tome da ova rasprava u parlamentu treba da ide ka tome da učinimo zajedno da građani Srbije dobro i lepo žive. Ja znam da vi nemate argumenata i znam da je jedini argument – mi nemamo dovoljno prostora. Pa kako nemate dovoljno prostora? Pogledajte nedeljnike, pogledajte štampane medije. Osamdeset posto mejnstrim medija tamo je usmereno na kritiku Trampa, na kritiku njegove politike zato što su oni koji to sada rade i kritikuju izgubili svoje privilegije, izgubili svoj uticaj. Tako je to sada i ovde i onda vi, usled nedostatka argumenata, usled nedostatka ono što je suštinski problem parlamenta i političkog života u Srbiji. Usled nedostatka politike vama je najveći problem zašto vladajuća koalicija podnosi amandmane. Pa i ja sam lično podneo amandman na izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju i neka kaže ministar i izjasniće se ako budemo imali vremena da li je amandman dobar, da li će popraviti Predlog zakona ili ne, ali nemate ni jedno pravo da nas nazivate fantomima i da nazivate ovde preko 160-170 ljudi kukavicama i ljudima koji ne rade u interesu svoje zemlje. A šta vi radite? Da, rekli ste – osuđujem. Pa, da je to neko od njih ovde levo uradio, pa razapeli bi ga kao Hrista na Golgoti. O konkretnim stvarima mi ovde pričamo, o vrlo, vrlo ozbiljnoj temi. Povećavamo penzije i činimo da naši najstariji građani bolje, bezbednije i kvalitetnije žive i to jeste rezultat politike predsednika Vučića, to jeste rezultat politike Vlade Republike Srbije i naše većine ovde u parlamentu i, naravno, sa takvom politikom ćemo i nastavite.

To je verovatno i sada isti red veličina i ovde.

Što se tiče amandmana, u svakom slučaju jeste prihvatljiv, ali se mora sagledati u jednom širem kontekstu i to u kontekstu svega onoga što se dešavalo pre nego što smo krenuli sa jednom ozbiljnom reformom penzijskog i invalidskog sistema, a samim tim i reformom PIO. Očigledno je da reformski procesi u ovoj oblasti koji su bili 2002, 2003, 2005, pa i 2010. godine nisu dali adekvatne rezultate zbog toga što nisu pratili odgovarajuće društvene promene, nisu pratili odgovarajuće demografske parametre. Nisu pratili i ono što podrazumeva opterećenje budžeta na pravilan način. Nisu pratili kretanja koja se vezuju za pokrivanje određenih socijalnih i rešavanje socijalnih problema, zbog čega smo stalno bili sa tzv. prenapregnutošću budžeta i sa budžetskim kretanjima koja ni u kom slučaju nisu davala za pravo građanima da će PIO biti stabilno, zasnovano na stabilnim osnovama. Imajući u vidu te činjenice, nesporno je da upravo ovaj reformski proces koji se sada odvija i upravo ovaj predlog zakona koji je pred nama i o kome raspravljamo ukazuje na jedan dobar put, na jedan dobar pravac kako ustrojiti PIO, kako definisati položaj penzionera i na koji način obezbediti njihovu, pre svega socijalnu sigurnost, a samim tim i pravnu sigurnost. Ono što je dobro, dobro je da za to postoje sigurni preduslovi, da postoje investicije koje omogućavaju što veći broj upošljavanja, povećani broj zaposlenih, a samim tim i logično smanjenje broja nezaposlenih. Dobro je što je povećanjem starosne granice za odlazak u penziju došlo do toga da se izvrši uravnoteženje, odnosno balans kada je u pitanju odnos između broja korisnika penzija i visine penzija. Na taj način se stvaraju uslovi za kontinuirano i konstantno povećanje iznosa penzija koji penzioneri dobijaju. Ono što još želim da istaknem i molim vas da ovo vreme meni upišete kao vreme ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe SPS, jeste činjenica koju niko iz opozicije nije rekao na pravilan način, odnosno nije se koristio činjenicama ili bolje reći istinom. Sa druge strane, od 2008. do 2012. godine mi jesmo participirali u vlasti, ali je kasa, odnosno novac bio u rukama onih koji su odlučivali kako da se kanališu finansijska kretanja, na koji način i kako i pod kojim uslovima da se zadovolje potrebe penzionera i na koji način da se određuju visine njihovih penzija. Očigledno je da u tom pravcu nisu dati dobri rezultati zbog toga što su činjene greške, a te greške se svakako mogu pripisati samo onima koji su odlučivali o finansijskim kretanjima u Srbiji. Zahvaljujem kolega Jovanoviću. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog reda ove sednice. Vi, ja i Bog znamo da sam imao pravo na repliku povodom izlaganja gospodina Orlića, ali mi to niste dali. Govorim po amandmanu Odmah da kažem, pošto je bilo dileme kakav je stav i zašto ne podržavamo ovu meru, podržavamo ovu meru povećanja penzija, ali ovo nije zakon o podizanju penzija, nego je ovo zakon kojim se zapravo ukida smanjenje penzija, da budemo malo precizni. Isto tako, to je zakon kojim se, odnosno izmena kojom se na Vladu prebacuje diskreciono pravo da li će ili neće i u skladu sa mogućnostima, ali možda i potrebama, a te potrebe mogu biti i predizborne, da li će se podizati penzije ili neće i zato je najveći deo opozicije i levo i desno od mene smatrao da je to loša mera. Dakle, dobro je što se ukida loš zakon, što se obustavlja njegovo važenje, to je dobro i to je za pozdraviti. Nije dobro što se Vladi predaje u ruke diskreciono pravo da kažem pomalo kao onaj dobri sultan ili Sulejman ili Haron Al Rašid što ide po čaršiji i vadi tako i obećava, deli penzije kada proceni da za to postoji potreba i mogućnost. Nije dobro što kada je stanje u budžetu i kada je stanje državne kase tako dobro kao što kolege stalno naglašavaju, zašto onda zaista niste usvojili neke od brojnih predloga ovde opozicije i sa jedne i sa druge strane, koji su rekli da onda kontinuirano kako su skidane da budu i vraćene penzije. Dakle, da bude vraćeno to što je oduzeto, kada je stanje tako već dobro i kada ste tako, ja bih rekao tobože, stabilizovali finansije. Dakle, postepeno, kao i stara devizna štednja, korak po korak, na kraju je vraćena. Drugo, pošto je kolega Marinković govorio po amandmanu, a zapravo je svo vreme koristio replicirajući meni, moram i ja da kažem da ne brine on za to da li mi iz opozicije ili ja lično imamo argumenat, neka nam omoguće te argumente da iznesemo u iole fer uslovima i debati, pa ćemo da vidimo ko ima i ko nema argumente. Što se tiče onih koji su govorili o vlaškoj magiji, ja mislim da je na dotičnog kolegu izgleda već bačena neka magija, pa ja tu ne bih ili barem izgleda kao da je na njega bačena magija, pa se ja ne bih time previše bavio. Isto tako, kao i prozivke za to da ne predstavljam nikoga, koje dolaze od nekoga ko je lažni kondukter, lažni ili pravi perač prozora, lažni kondukter, lažni srednjoškolac, lažni student, lažni magistar, a on proziva i uči pameti druge. Poenta je, dakle, da skratimo raspravu. Vi želite da ukinete loš zakon i mi to podržavamo, ne želite da se te penzije vrate u nekom razumnom roku. Ja pitam – zašto? Mislim da nema razloga, kažem, ako je već tako dobro stanje. Što se tiče uvreda, stalno ja imam osećaj da me stalno neko proziva za povredu dostojanstva Skupštine, ne znam da li kolege nekada pogledaju stenogram, neka vide kojim se rečima nama obraćaju predstavnici većine, kojim rečima iz dana u dan. Poslednja stvar, neću zaista dužiti na ovu temu, u sredu je u ovoj Skupštini 77 puta izgovoreno ime Dragana Đilasa, čoveka koji nije niti poslanik, 77 puta. Da li to znači da nekoga ovde svrbi ili žulja dotični gospodin? O čemu se tu radi? Dakle, ja stojim iza svojih reči i danas i juče i sutra. Moje kolege iz poslaničkog kluba, mi se slažemo oko glavnih stvari, slažemo se oko onoga što je tema skupštinske rasprave, a šta, kome privatno pripada, za koga glasa, koga podržava, neka podržava, to je njihova stvar. Dakle, mi nismo braća po krvi, nego smo ovde, delujemo usaglašeno po pitanjima koja su na temi dnevnog reda Skupštine i vrlo smo u tom pogledu složni. Ja zaista ne znam da se pravi tolika histerija zbog jednog neprimerenog, nepristojnog, itd, kako hoćete, tvita, a ovamo se gleda, to je ono kada vidim trn u oku brata svojega, a ne vidite balvan u sopstvenom oku, drage kolege. Ne vidite da vama u studijima državnih televizija i rejtingskih televizija sedi osuđivani silovatelj i soli pamet i mudrost, smatra i ometa i razbija skupove opozicije. To je malo drugačije od jednog nepristojnog, glupog tvita. Što se tiče zakona, podržavamo smanjenje, ne podržavamo to što nije predviđena mera i povratka oduzetih penzija, a ko koga predstavlja i ko za koga glasa, videćemo na nekim budućim izborima. Hvala. Kolega Vukadinoviću, nije problem da li ćete, kako ste rekli, dužiti. Vi imate vreme koje pripada vašoj poslaničkoj grupi i naravno da shodno Poslovniku o radu imate mogućnost i legitimno pravo da ga koristite, ali problem je onaj drugi deo. Vi ste insistirali na tome, a niste to činili. Samo jedan mali deo vašeg izlaganja ste usmerili ka amandmanu i ka zakonu, a onaj drugi deo ka želji da nastavite raspravu koja je do malopre vođena, a koja nije tema aktuelnog skupštinskog zasedanja. Dakle, insistirate na temi skupštinske rasprave, a niste govorili o tome u drugom delu svog izlaganja. Nisam vas opomenuo i nisam vam sugerisao i nisam vas prekidao, jer da sam to učinio, opet biste rekli – pa, sprečavate me da govorim. Kao što vidite, ne. Niko nema nameru da spreči da govorite, ali vas molim da poštujete Poslovnik o radu Narodne skupštine Republike Srbije. Maločas ste imali prilike da kroz replike, imali ste i mogućnost replika, imali ste pravo na repliku, razmenite mišljenje o temi koju ponovo potencirate sa kolegom Orlićem. Vašim izlaganjem izazvali ste sada ponovno određeni krug javljanja po povredi Poslovnika, a kažete da vam je cilj da govorimo o onome što je tema skupštinskog zasedanja. I, ja sam sebi moram postaviti pitanje da li vredi biti ovoliko tolerantan i pokušavati voditi raspravu u jednom demokratskom duhu.

koji je sad upravo kazao da mu je glavni cilj svega ovoga što radi da brani lik i delo Dragana Đilasa, šefa, lidera, je li, pokušao je i samog sebe izgleda sada da opravda, ali kako? Šta je to poručio, da sam ja, kao što je Željko Veselinović, pozivao na neko silovanje? Kad se to dogodilo? Da li je to uradio Aleksandar Marković ikada? Da li je to uradio Srbislav Filipović ikada? Da li je to uradio bilo ko od naših kolega? Šta pričate vi? Šta je vama ljudi? Ko je ikada uradio ovako nešto od nas? Dakle, ovo je, ne samo iznad svih granica drskosti i bezobrazluka, ovo je ispod svakog nivoa bilo kakvog ljudskog dostojanstva, ako ga uopšte neko tamo oseća. Kaže – ukida se smanjenje i šta će biti sa razlikom? Kad je nešto veće nego što je bilo i danas i juče i u oktobru 2014. godine, to se ne kaže – ukida se smanjenje, to se kaže – povećava se. Ako nekog zanima gde je razlika, pa razlika je ta u plusu koja će se videti svakog meseca svima. Sada se vidi za skoro 90% penzionera. Od narednog meseca videće se svima. Pozitivna razlika. A, to što su penzije ljudi primali od oktobra 2014. godine do danas, a ne bi je primali, niko, nijedna kategorija, ne samo ovi kojima nismo smanjivali, nego su samo povećanja dobijali, nego niko. Za to da se izvinjavam? Kome? Jednom Željku Veselinoviću da se izvinjavam? Kažu slučajno, jedan mali tvit, kažu – slučajno, neka sitna greška. Kažu – dogodilo se. Ovaj poziv na silovanje i ova vrsta nasilja, to nije ništa slučajno. To nije ništa slučajno, to je manir. To je način. To je tehnika i metoda. Jel slučajno pozivao Boško Obradović na hapšenje predsednika Republike i na vojne hunte? Omaklo se i njemu. I njemu se omaklo. Jel slučajno onaj Vladimir Gajić pozivao na pobune i na preuzimanje vlasti na ulici? I njemu se omaklo. Pa kako to da se svima iz tajkunsko ljotićevskog udruženja omakne svaki dan ili dva? Kako to da svi greše slučajno na isti način i ne osećaju potrebu da jedni kažu o drugima šta misle?

Kolega Rističeviću, želite li povredu Poslovnika? Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram čl. 103, 104. i 107. Mislim da kolega Vukadinović ima sve prednosti nad nama. On je narodni poslanik.

Hoću da vam kažem da ima još niz prednosti. On je i novinar. On sam o sebi može da izveštava. Ja to nisam. Moje kolege to nisu. On je ujedno i analitičar. Znači, političar, analitičar, novinar i istraživač javnog mnjenja. On može i da dopinguje podršku, kao što je to uradio Vuku Jeremiću, Vuku potomku, poznatijem u narodu pod tim imenom. Dakle, njemu je dao 35%, ovaj osvojio 5% na izborima. Mi njega znamo kao analitičara koji je istraživao za „Lutriju Srbije“, a istraživao je da li ste zadovoljni svojim životom i za to je naplatio dva miliona i 400.000 u vreme Borisa Tadića, a „Lutrija“ je tad otišla u minus. Na, kako kažete, da je dobio u igrama na sreću, a da nije kupio „Lutriju“, ništa nisam slagao, niti sam ga uvredio. Takođe, gospodin Vukadinović ne sme da se ogradi od najtežeg krivičnog dela u politici, a to je poziv na državni udar i na puč. Evo, neka ustane i neka kaže da se on ograđuje u potpunosti sa izjavom Boška Obradovića, koji je bio nosilac njegove izborne liste, da je on pozvao oficire i policiju na puč da smene predsednika Republike i da smene Vladu, iako predsednik Republike Srbije uživa podršku preko 50% upisanih birača. Neka ustane i neka kaže da se on od toga ograđuje u potpunosti, od izjava Boška Obradovića, i ja ću mu prvi aplaudirati. Ne tražim da se glasa. Zahvaljujem, kolega Rističeviću i shvatio sam da ne želite da se Narodna skupština u Danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika. Lično, ne vidim na koji način sam mogao da učinim ja, pošto povredu Poslovnika mogu da učinim ja kao predsedavajući, ali shvatio sam da ste ove podatke iznosili, pre svega, zarad istine i zarad javnosti. Neposredno pre vas se javila koleginica Žarić Kovačević, pa onda vi. Povreda Poslovnika, narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević. Izvolite. Javila sam se po povredi Poslovnika. Pozivam se na član 106. stav 1. koji kaže – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Kao što ste i sami videli, posle izlaganja Đorđa Vukadinovića, na šta ste i sami ukazali, kolega Vukadinović se javio po amandmanu, a replicirao je svima nama koji smo se javljali u prethodnom krugu po Poslovniku. Pre svega, to je nemoguće, jer Poslovnik ne dozvoljava da neko čak ima i repliku na javljanje po Poslovniku, a da ne govorim o tome što se on javio po amandmanu. Dakle, on će očigledno danas iskoristiti sve svoje vreme koje ima i iskoristiti javljanja da bi izazivao besmislene replike i povrede Poslovnika, koje nisu besmislene u smislu povrede Poslovnika, ali jesu u smislu onoga o čemu mi danas treba da pričamo. Mi danas ovde treba da govorimo u raspravi u pojedinostima o vrlo važnom zakonu, o tome kako će se penzionerima povećati penzije, a on koristi svoja javljanja za odvraćanje pažnje na nešto drugo.

Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.) Povreda Poslovnika, narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Treba da vodite sednicu. Vi to radite selektivno, uprkos tome što se trudite da zvučite kao neko ko je objektivan. Opet ste dali repliku gospodinu Orliću, repliku ste dali, a onda ste dali povredu Poslovnika, iako je trebalo obrnuto. Drugo, dozvolili te ponovo da se pod firmom povrede Poslovnika vodi polemika, gospodine predsedavajući. Naročito tolerišete predstavnicima vladajuće koalicije. Ja, kao što znate, nikada ili strahovito retko potežem povredu Poslovnika. Rađe polemišem, rađe trošim ovo malo vremena što imam, nego da mašem Poslovnikom, a zapravo pod tom firmom da repliciram i da odgovaram, kažem, lažnim kondukterima, lažnim seljacima i ne znam šta drugo. Što se tiče toga ko se drži teme, mi smo i kao većina poslanika opozicije govorili o temi mnogo više od onih koji su, kao što rekoh, u sredu 77 puta… Dakle, dvostruki standard je da ste dozvolili polemiku i optužbe protiv mene, često i uvrede, a sa druge strane, ne dozvoljavate meni da iskoristim pravo na repliku. Ja samo kažem da ste tu bili prosto selektivni, jer je 77 puta pomenuto ime Dragana Đilasa u sredu, a pri tom, niko sa ove naše strane to nije učinio. Pa, ko skreće temu, gospodine predsedavajući? Dakle, ja neću koristiti više, ako ne budem baš prinuđen, povredu Poslovnika. Potrošiću ovo vremena što imam da još neke primedbe iznesem na Predlog zakona. Imam i neko konkretno pitanje za ministra Đorđevića, ali se do toga ne stiže. Ali, gospodo, ako neko skreće temu, ako neko upotrebljava i zloupotrebljava vreme i prenosa i poslanika i Skupštine, onda su to poslanici vladajuće većine sa svojim amandmanima, za koje znaju da su podnošeni samo da bi se trošilo vreme. Zahvaljujem, kolega Vukadinoviću. Kada je reč o uvredama, sa uvredama i sa povredom dostojanstva kolega i koleginica narodnih poslanika ste započeli vi time što ste rekli… Vama je to možda smešno, meni nije, a ne vidim da se bilo ko u sali osim vas smeje. To je interesantan smisao za humor. Dakle, sa uvredama ste započeli vi, vi ste rekli da su amandmani fantomski, a ja sam vam objasnio proceduru i objasnio mesto i vreme kada ste i gde trebali o tome da govorite. Žao mi je da posle toliko dugo boravka u Narodnoj skupštini niste dovoljno izučili Poslovnik o radu Narodne skupštine Republike Srbije. Govorite o slektivnoj pravdi i govorite o selektivnom pristupu. To onda opet govori o vama, kolega Vukadinoviću. Imali ste podjednako mogućnosti i prava da govorite i vi, kao i kolega Orlić. Dobili ste i repliku i mogućnost da ukažete na povredu Poslovnika, iako niste govorili o onome što je tačka dnevnog reda. Nisam vas kao predsedavajući prekidao, već blago sugerisao nakon završetka vašeg izlaganja. Ako to nije u duhu jednom demokratskom i želji da vodimo jednu normalnu raspravu, ne znam šta drugo jeste. Zahvaljujem, kolega Vukadinoviću.

Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Ponovo uvrede, lažni seljaci, lažni magistri, lažni kondukteri i šta je već ovde govorio prethodni govornik, ali odmah da vam kažem da ne želim da se Skupština izjasni o povredi Poslovnika. Znate zašto ne želim? Zato što sam ipak zbog nečega zadovoljan i srećan jer smo svi mi ovde danas upravo dobili potvrdu ko je pravi gazda Đorđa Vukadinovića, ko je nalogodavac i ko daje novac, a to je Dragan Đilas. Ono što mi je važnije od toga što smo mi ovde dobili potvrdu, potvrdu su dobili i građani Srbije, svi su mogli da čuju, Gospodine predsedavajući, svi su mogli da čuju ko je pravi gazda i Saveza za Srbiju i Đorđu Vukadinoviću, ko daje novac. Dakle, ovde je kao oparen skočio na pomen Dragana Đilasa i još nam ovde spočitava kako smo ga 77 puta pomenuli tokom ove sednice. Da, pomenuli smo ga 77 puta i pomenućemo ga još 177 puta zato što je upropastio Beograd dok je bio gradonačelnik i zato što bi upropastio Srbiju kada bi, ne daj Bože, došao u situaciju da vodi Srbiju. Zahvaljujem. Previše smo se udaljili od teme. Nastavljamo raspravu po amandmanima. Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Studenka Kovačević. Da li neko želi reč? Izvolite. Vidite ceo dan sedim u ovoj sali i strpljivo čekam svoj red da govorim, a onda upadne u salu gospodin Vukadinović i hoće da mi oduzme to pravo. Ipak, ako mi dozvolite, iznela bih neka svoja zapažanja o ovoj raspravi. Mnogo toga je izrečeno u ovom parlamentu, vrlo korisne diskusije mojih kolega iz poslaničke grupe smo čuli, ali primetno je da kada poslanici vladajuće većine govore o dostignućima ove vlasti, o svemu onome što je dobro i korisno za građane Srbije, neko od pripadnika tog saveza dođe i uradi ovo što ste maločas videli. Dokle god oni budu forsirali tu selektivnu amneziju zbog koje negiraju koliko im je vladavina bila pogubna po ovu zemlju, dotle ih moramo na to podsećati, jer nas na to podsećaju sva dugovanja koja i danas vraćamo, svi loši potezi koje su načinili, jer se smenom vlasti ne mogu izbrisati ni obaveze koje su stvorili, niti poništiti negativni efekti, a da ne pričamo ponovo kakvim rečnikom se služe u ispoljavanju mržnje prema državnim funkcionerima, pa i nama poslanicima. Uprkos svemu tome, penzije će rasti, otvaraće se fabrike, gradiće se bolnice, autoputevi i radiće se još više kako bi boljitak mogao da oseti svako. Zašto smo sigurni da će tako biti? Zato što radimo, a kada neko radi, on postiže i rezultate. Naši rezultati su vidljivi i merljivi, nisu fiktivni, i to je ono što naši građani ocenjuju. Zahvaljujem.

Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Direktno sam pomenut, moram da vas podsetim, od strane koleginice i zato imam pravo na repliku. To ću pravo iskoristiti u skraćenom obliku, jer zaista mi nije cilj da ovde otežavam raspravu, već sam samo hteo da skrenem pažnju, a verujte mi, gotovo svaki vaš amandman, svaka vaša sednica bi se mogla na ovakav način kritikovati i analizirati. Kolege su toliko navikle iz vlasti da čuju samo sebe, da čak najkraća, najblaža, najdobronamernija primedba, sama pojava nas sa ove strane izaziva salve gneva i uvreda. Gospodin predsedavajući, ne vi, nego vaš prethodnik je pričao o tome kako ja nekoga vređam, pa to su besmislice. Samo sam rekao da smatram, to je moj politički stav, na kraju krajeva, da su amandmani, kao što rekoh, besmisleni i da služe, na neki način, trošenju vremena od strane vladajuće stranke. Ja sam rekao da je to neobično, da je to neka vrsta doprinosa, originalnog doprinosa teoriji političkog sistema da vladajuća stranka podnosi amandmane na sopstvene predloge zakona koje inače hvali. To jeste neobično i to stoji koliko god vas bilo mnogo tamo i koliko god nas bilo malo ovde. Neću da kažem ništa loše na njen račun, kao i na račun dobrog dela ovde iz vlasti, ali to ko je kome šef i gazda, mislio sam da su neke kolege navikle da imaju šefa i gazdu, ja nemam, i to mi je možda mana. Nisam ja ovde lansirao temu Dragana Đilasa, nego kolege iz vladajuće stranke. Ja sam samo čekao da vidim koliko će puta. Hvala. Ne znam koliko puta ću se još danas javiti po povredi Poslovnika posle izlaganja kolege Đorđa Vukadinovića. Danas prosto možemo da izaberemo da li želimo da se javimo posle njegovog javljanja po Poslovniku ili za repliku ili po amandmanu ili kako god. Danas kolega Đorđe Vukadinović koristi javljanja da bi odvukao temu u potpuno drugom pravcu. Dakle, molim vas da ubuduće ne dozvoljavate kolegi Vukadinoviću da zloupotrebljava Poslovnik, a da pri tome spočitava nama poslanicima SNS i poslanicima vladajuće koalicije kako zloupotrebljavamo Poslovnik i kako govorimo o nečemu što nije tema dnevnog reda. Dakle, meni je potpuno jasno da bi on voleo da danas bude u centru pažnje, ali on danas nije u centru pažnje.

Koleginice Žarić Kovačević, smatram da nisam prekršio odredbe člana 103. Poslovnika, jer ukoliko jesam, onda bih morao da oduzmem od poslaničke grupe gospodinu Vukadinoviću. On se ionako u svojim prethodnim diskusijama žalio da narodni poslanici koji podržavaju Vladu Republike Srbije, podnošenjem amandmana, otimaju vreme koje pripada opoziciji.

Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o tome? (Ne.) Hvala. Samo da nešto raščistimo, koristim svoje pravo na repliku. Gospodin Vukadinović je meni replicirao iako nije pomenut u pogrdnom smislu. Nisam ga ničim uvredila, a onda je to pravo iskoristio da replicira na povredu Poslovnika, na koju je ukazao Aleksandar Marković, pre nekih 15 minuta. Zahvaljujem. Ja se stvarno nadam da ćemo mi nastaviti ovu raspravu u onom duhu u kom je ona vođena do momenta dok se, znate već ko i znate već zašto, nije pojavio u ovoj sali. To bi zaista bilo u dobrom interesu Narodne skupštine, ali pošto se pominje kakva je atmosfera, koje su teme i šta je vest danas i šta treba da bude najvažnija poruka danas. Naša poruka je, dok nisu leteli oni koji su rešili izgleda da po svaku cenu brane lik i delo Aleksandra Đilasa, Željka Veselinovića i ostalih, bila Srbija. Dakle, naša poruka je bila Srbija. Naša poruka je bila da se u ovoj državi nešto dobro dešava. Naša poruka je bila da će penzije biti veće nego ikad. Šta je vest dana, ako vas zanima? Vest dana je da se u Nišu otvara fabrika „Cumtobel“ i tome prisustvuje lično predsednik države. Velika, vredna investicija 30,6 miliona evra. Šta će biti vest danas, sutra u ovoj zemlji? Takođe, u Nišu, otvara se još jedna fabrika i reč je o fabrici, i to su stvari kojima se bavi Srbija, a tajkunsko-ljotićevska koalicija, slobodno neka se do mile volje bavi ovakvim skaradnim temama, ovakvim sadržajima. Neće ni oni biti veći što budu glasniji na ove teme, niti će bilo šta dobro doprineti okruženju u kom se nalaze – mržnja, koja poziva na nasilje, mržnja koja poziva na puč, duboko svesna kako sama kaže, da na demokratskim izborima nema šta da traži. Sama je sebi dovoljna, ali ona u ovoj zemlji dok se mi pitamo šta je tema, tema neće biti, biće dobre stvari. Kolega Vukadinoviću, replika?

Spomenuo je nekoga ko nije u sali, ja ne znam na osnovu čega. Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Drecun. Dame i gospodo narodni poslanici, moja teorija je da se penzije moraju zaraditi, da se one moraju isplaćivati iz proizvodnje i zato podržavam predlog Vlade, da se svako povećanje vrši iz BDP 11% Dakle, predlog dela opozicije da se to vrši iz inflacije. Recimo, ove godine kada je povećanje BDP 4,9, gotovo 5%, a inflacija 1,5 oni direktno udaraju po džepu penzionera, a ovamo tvrde da mi otimamo penzije. Ja, kao navodno lažni poljoprivrednik, sa stažom od jedno 50 godina u poljoprivredi, neko ko je rođen na selu, neko ko je sa devet godina pošao na njive, eto, doživeo sam da budem lažni poljoprivrednik. Ja se zalažem da se poljoprivrednicima i radnicima, što više uvećaju penzije, da se onaj raspon između najveće i najmanje penzije smanji. Da novac raspodelimo sirotinji, jer oni to troše, ne na Maldivima, ne troše na raznim odmaralištima, oni to troše u robnim kućama. Oni kupuju hranu, odeću i obuću, 20% država vrati sebi kroz poreze i doprinose. Od jahti nemamo ništa. Novac koji se troši napolju izaziva siromaštvo u Srbiji. On je deponovano negde tamo i nije opticaj ovde i dvostruka je šteta. Em su ga pokrali, em se za taj novac ovde ne vrši trgovina, već tamo negde napolje se ubiva porez, a ne ovde. Zato podržavam Vladu i njenu nameru da se penzije povećavaju srazmerno BDP. Ja nisam lažni poljoprivrednik. Ja ne lažem. Ovo je izborna lista iz 2012. godine, nijedan od ponuđenih odgovora, to je lista vlaške nacionalne manjine. Na drugom mestu je ĐV 1962, politički analitičar Novi Sad, Ja verujem da gledaoci, vi znate o kome se radi. Rekao sam da je nova srpska politička misao za koju radi pomenuti gospodin, da je dobijao od „Lutrije Srbije“ novac u trenutku kad je Boris Tadić to delio šakom i kapom. Dakle, ako lažem ja, papiri ne lažu. Dakle, to je ovaj gospodin, zove se Boris Tadić i vidi se očigledna veza između njih dvojice i ono na šta nisam dobio odgovor, a to je nasilna promena vlasti. Da li, a ovde govori da su penzije smanjene protivustavno, a Ustavni sud je rekao da je sve u skladu sa Ustavom. Dakle, mi poslanici moramo da poštujemo Ustav. Mi smo dali zakletvu. Nisam dobio odgovor na pitanje – da li se kolega ograđuje od izjave Boška Obradovića, koji je pozvao na puč? Pozvao oficire i policiju da se izvrši puč i da se legalno izabrani predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, smeni pučom? Dakle, ja nisam dobio odgovor zato što je pomenuti gospodin bio nosilac liste na poslednjim izborima, gospodin o kojem sam govorio i koji je mene nazvao lažnim poljoprivrednikom. Ja ga pozivam da dođe kod mene u selo, da od zbirke mojih poljoprivrednih mašina iskoristi bilo koju i da se makar jednom pošteno u životu oznoji. Hvala.